To není pravda. Nic takového jsem tu neřekl.

Děkuji, pane místopředsedo.

Nemyslím vědeckou, ale organizační, administrativní, lidí, kteří by měli znát, zda existují různá vědecká pracoviště na vysokých školách, univerzitách, výzkumných ústavech, která se tím možná už zabývají.

Děkuji panu poslanci Zahradníkovi. Připraví se pan kolega Junek, také s faktickou poznámkou. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážený pane ministře, jestli jste říkal, že vás pobavil Michal Kučera, tak vy jste zase pobavil mě, protože jste tady říkal, že můj materiál byl velmi obsáhlý a složitý. Já bych kolegům ukázal, že jsou to dva body velmi stručné.

Myslím si, že to bylo obsaženo i v tom, co měla paní senátorka. Další postup tam byl. Samozřejmě nebyly konkrétní, protože když člověk neví, co projde a neprojde, nemůže dávat další konkrétní návrhy.

Děkuji. Byl jsem jmenován, takže budu reagovat.

Přijde nové udání, opět se tím úředník zabývá, jde kontrola, nestačí jeden úředník, musí být úředníci dva, jdou k vám do bytu, předpokládám, že opět udělají nějaký zápis o tom, že kontrola proběhla, odeberou vzorek, ten vzorek se někam pošle, vzorek něco stojí, opět se musí vyhodnotit a tak dále. Neříkejte mi, že není zvýšená byrokracie a administrativa. Koneckonců v důvodové zprávě bylo napsáno, že dopady do rozpočtů obcí budou, a budou zvýšené. Nebyla tam žádná částka. To tam nebyla, ale bylo tam uvedeno, že to znamená zvýšení finančních výdajů.

Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji panu ministru Brabcovi za možnost ještě jednou vystoupit a reagovat na jeho slova. Já jsem tady už minule řekl, že pan ministr Brabec nepřichází s dlouhodobými řešeními, že nepřichází s koncepčními řešeními, že pracuje pouze na efekt, že hledá řešení krátkodobá, to znamená vyčerpat a zakázat. Že má stejný styl práce jako Andrej Babiš, který v tomto týdnu objevil vyloučené lokality. To máme kompetentní ministry, když to objeví v tento týden!

Mě skutečně zaráží, že pan ministr Brabec s tím svým velkým odborným aparátem nepřijde na jiná řešení, než je něco zakázat, a vyzývá opoziční poslance, aby přišli se svými řešeními. Řešení jsem taky zmiňoval. Je to podpora jiného typu vytápění, než jsou fosilní paliva.

Možná už na toto téma nebudu dále mluvit, protože jsem cítil jenom potřebu se vyjádřit k tomu, že tady propagujeme některé metody, které nejsou úplně podle představ Ministerstva životního prostředí.

V tuto chvíli po sobě zanechá jenom zákazy, příkazy a omezení.

Věřím, že to bude poslední přihláška do rozpravy. Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové, bohužel mě stínový ministr životního prostředí Kučera zvedl ze židle.

Chci říci toto: Pan čestný předseda TOP 09 má tisíce hektarů lesů, takže můžete začít.